Co už neoceňuji, že jste v podstatě nic neřekl.

Toto už skutečně vám příliš dlouho nevydrží.

Za vlád, kde bylo hnutí ANO, mělo Ministerstvo financí něco přes 2 % HDP.

Za ty dva roky covidu, a nezapomínejte, byl tu covid, připomínám, covid! předtím jsme měli vyrovnané přebytkové finance, třetí nebo čtvrté nejlepší. Tak, jako vy jste teď v krizi, také velmi složité. A my čekáme. Když se vám nelíbí to, co navrhujeme, a znovu opakuji, jsme opozice, tak předložte vaše návrhy, ale řekněte lidem, co budete dělat. To tady nezaznělo a nikdo z vás s žádnými konkrétními návrhy nevystoupil. Co jste zatím udělali? Kdo to pocítí? Nikdo! A další pomoc? Kapka v moři.

Ale prosím vás, neříkejte, že nebudete dělat nic! A ještě jedna maličkost.

Věřím, že všichni ostatní kolegové k tomu mají co říci.